Proto to tady říkáme.

No, ani jeden.

Já vám řeknu, jaké návrhy jste zatím předložili.

Takže tady není žádný návrh nějaký, třeba něco ohledně důchodů, není tady žádný návrh z vládní koalice třeba ohledně zvýšení příspěvků na péči pro invalidy. Není tady žádný návrh, který by například řešil podporu živnostníků. Není tady žádný návrh, který by řešil větší bezpečnost občanů. Není tady žádný návrh, který by podpořil například pracující rodiny s dětmi.

Respektive předložit ani jeden tady projednat a prosadit.

Takže to není pravda.

Pan Farský.

Proč se nevěnuje poslaneckým povinnostem tady tento týden? Je tady o jednoho poslance vládní koalice méně, protože podvedl voliče a nesložil stále funkci poslance.

Takže prý máme čekat, prý máme čekat. Prý máme čekat do poloviny února.

Ale já teď mluvím o jiném tématu.